Já vám děkuji, pane ministře, a nyní s přednostním právem ministr vnitra Jan Hamáček.

Pokud se situace zhorší, tak Ministerstvo zdravotnictví narazí na limity a ty limity jsme tady přece na jaře docela detailně diskutovali. Těch vystoupení byla spousta, dokonce se to neomezilo jenom na vystoupení v Poslanecké sněmovně.

To je akorát lepší situace než ta nejhorší.

A mimochodem, když už jsme u těch čísel, to číslo 1,24 nebo 1,2 z principu znamená, že se do těch obrovských problémů dostaneme koncem října, pokud to takto bude pokračovat.

Takže je evidentní, že jsme si sice koupili čas, ale musíme udělat ještě něco navíc, a to něco navíc tady představil pan ministr zdravotnictví. Takže já chci všechny požádat, aby k tomu přistupovali s vědomím vážnosti situace.

Já jsem tady jasně řekl, že buď přijmeme další opatření, nebo neuděláme nic.

Pokud máte nějaký geniální nápad, jak se dají udělat ta opatření, která chce Ministerstvo zdravotnictví, mimo nouzový stav, sem s ním a můžeme o něm diskutovat.

Nemyslím si. Vypadá to tak, že dělají přesně ta opatření, která uznají za vhodné, a dělají podobná opatření, jako chystá Česká republika.

Chci ujistit občany České republiky, že panují taková bezpečnostní opatření, že nehrozí žádné riziko, a s jistou mírou nadsázky se dá říci, že pokud půjdou voliči k urnám, tak je to pro ně bezpečnější, než když půjdou nakupovat. Takže já prosím všechny ty, kteří jsou rozhodnuti jít k volbám, aby se nebáli. My jsme udělali všechno pro to, aby ta volební účast byla bezpečná.

Takže těch možností je řada, volby jsou bezpečné a já žádám všechny občany České republiky, aby se těch voleb zúčastnili. Já vám děkuji.